Děkuji panu guvernérovi za jeho slova. Zprávu projednal rozpočtový výbor, jehož usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 573/1. Nyní prosím zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Adolfa Beznosku, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení. Prosím, pane poslanče. Děkuji, děkuji, děkuji. Jednání výboru bylo v pohodě, protože ta zpráva se čte velmi pěkně. Základní fakta, která charakterizují makroekonomickou situaci v České republice, přednesl pan guvernér a sami cítíte, že jsme ve výjimečně příznivé ekonomické situaci, která vydrží pravděpodobně i pro celý příští rok.